Zásadní diskutované ustanovení tohoto zákona se vztahuje k problematice pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku v souvislosti s nastavením správné výše pojistného limitu a společné odpovědnosti cestovní kanceláře a pojišťovny za jeho ustanovení. Novela zákona byla dne 9. července 2014 schválena vládou České republiky a 29. října 2014 byla projednána v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou. Druhé čtení neproběhlo z důvodu neshody s pojišťovnami ohledně odůvodnění k ustanovení § 8 odst. 2, kdy pojišťovny odmítly převzít plnou odpovědnost v případě úpadku cestovní kanceláře tak, aby byly uspokojeny veškeré oprávněné nároky poškozených klientů. Vzhledem k těmto okolnostem bylo znovu Ministerstvo pro místní rozvoj v mezidobí od října do května 2015 součinné při zpracování pozměňovacího návrhu k předkládané novele. Ministerstvo pro místní rozvoj se v průběhu celého legislativního procesu snažilo upravit ustanovení návrhu zákona tak, aby pojišťovny, které nejvíce rozporovaly ustanovení zákona týkající se správného nastavení výše limitu pojistného plnění, jak je uvedeno právě v paragrafu (8) odstavce 2, měly za všech okolností možnost kontroly vývoje tržeb u cestovních kanceláří, neboť výše tržeb je údaj, který je klíčový pro správné nastavení limitu pojistného plnění a další nástroje, které by jim zaručovaly prostředky pro správné stanovení míry rizika. V rámci konzultačního procesu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj součinné s Ministerstvem financí, ale i Českou národní bankou. Bralo v úvahu jejich připomínky a zapracovávalo jejich podněty s ohledem na zachování vyváženosti návrhu zákona tak, aby pozměňovací návrh byl předložen bez rozporu. Ve vládním návrhu novely předložené Poslanecké sněmovně ze dne 9. července 2014 byla uvedena deliberační věta navržená Ministerstvem financí, kterou mohly pojišťovny využít na snížení plnění pojistného plnění v případě, že by se prokázalo, že i když provedly nastavení limitu pojistného s péčí řádného hospodáře, avšak vinou cestovní kanceláře nedostaly relevantní podklady, nenesou za špatně nastavený limit odpovědnost. Tuto deliberaci však pojišťovny odmítly s tvrzením, že by bylo obtížné v praxi prokázat, že špatně nastavený limit nebyl nastavený jejich nedbalostí. I přesto, že nelze předjímat, že by ze stran cestovních kanceláří docházelo k podvodnému jednání, byla vzata v úvahu i ta možnost a v odůvodnění zákona je uvedeno, že pokud se prokáže, že cestovní kancelář nepředložila pojišťovně jí vyžádané adekvátní podklady a soudní cestou bude prokázáno, že došlo k podvodnému jednání ze strany cestovní kanceláře, pak lze předpokládat, že pojišťovna neponese plnou odpovědnost. Zároveň výše uvedené ze strany cestovní kanceláře lze kvalifikovat jako pojistný podvod a pojišťovna by měla postupovat v souladu s právním řádem České republiky. V rámci součinnosti ministerstva při zpracování komplexního pozměňovacího návrhu byla upravena následující ustanovení a následující záležitosti. Byl odstraněn původně navrhovaný pevně stanovený limit pojistného plnění, a to původně ve výši 1 mil. a 4 mil. podle druhu dopravy. To tedy v té novele již není. Na základě požadavku České asociace pojišťoven byla vložena povinnost pro cestovní kancelář sdělovat pojišťovně měsíčně následovné údaje: počet cestujících, počet prodaných zájezdů, souhrnná cena za prodané zájezdy, výše záloh za zájezdy a další.

Dále došlo ke změně a je tam úprava institutu bankovní záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře jako další možné alternativy zajištění pro případ úpadku, která je upravena i v právních předpisech dalších členských států Evropské unie, jako například Slovenska nebo Německa. Další. Na základě požadavku České národní banky byly promítnuty její připomínky do finálního pozměňovacího návrhu.

Zároveň byly doplněny správní delikty pro cestovní kancelář v případě neinformování pojišťovny nebo banky ve věci pojistného rizika, zejména zvýšení tržeb za zájezdy v průběhu trvání pojištění, a správní delikt v případě neposkytnutí informací pojišťovně nebo bance, pokud cestovní kancelář nedoručí měsíčně požadované údaje. Na doplněné správní delikty je navázána také pokuta do výše 100 tisíc korun. Cestovní kancelář je povinna vést za každý kalendářní měsíc průkaznou evidenci o počtu prodaných zájezdů včetně výše tržeb za tyto zájezdy včetně tržeb za poukazy na zájezd. Toto opatření se zavádí pro účely získání informací o hospodaření cestovní kanceláře. V průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu je cestovní kancelář povinna oznámit pojišťovně změnu pojistného rizika, zejména zvýšení tržeb. Na základě této povinnosti je stanoven správní delikt ve výši 100 tisíc korun. A další změna. I podle České národní banky je právní odpovědnost statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu v případě nesplnění povinností ze zákona. Domníváme se, že Ministerstvo pro místní rozvoj vložilo dostatečné adekvátní právní nástroje do novely pro pojišťovnu tak, aby mohla kdykoliv v průběhu trvání pojištění sledovat vývoj tržeb za zájezdy, což je klíčový údaj pro správné nastavení pojistného a limitu pojistného plnění. Zároveň bude zajištěna i její ochrana před ekonomickými riziky, pokud by se prokázalo, že cestovní kancelář vůči pojišťovně jednala podvodným způsobem, který je v rozporu se zákonem. Samotné pojišťovny si mohou do své pojistné smlouvy ustanovit povinnost pro cestovní kanceláře, aby účtovaly na samotném analytickém účtu tržby za prodané zájezdy, poukazy na zájezd a zálohy na zájezd, jako i povinnost ověření účetní závěrky cestovní kanceláře auditorem či sankce pro cestovní kanceláře v rámci nesplnění zákonných povinností. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučily usneseními jednomyslně Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 276 ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který byl předložen v rámci součinnosti ministerstva. I přes všechna zmíněná opatření, na kterých jsme byli součinní, jsem obdržela v posledních dnech od České asociace pojišťoven a Evropské pojišťovny informaci, že některé pojišťovny nebudou tento pojistný produkt nabízet v případě, že pozměňovací návrh v této podobě projde schválením.

Česká republika si pro zajištění tohoto požadavku zvolila systém povinného pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře a nově se navrhuje i bankovní záruka. V případě nesplnění požadavků směrnice hrozí České republice řízení při porušení povinnosti vyplývající z práva EU, takzvaný infringement, a uplatnění nároku na náhradu škody v důsledku nedostatečné transpozice, které by mělo negativní dopad na státní rozpočet.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně.

V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že neníli při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Navrhuji tedy, abychom výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj učinili výborem garančním. Není tomu tak.